Člověk když řekne nepřesnou informaci, měl by to přiznat a říct správnou informaci. Já jsem nepřesně řekl, že poslanec Ondráček zasahoval 17. listopadu. Moje chyba, bylo to v Palachově týdnu.

Nestydím se za to. Děkujeme, že jsou tady všichni vlastně rádi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Štětina, po něm pan poslanec Filip, po něm pan poslanec Laudát. Ještě jednou děkuji, pane místopředsedo, já jenom kvůli pořádku.

Nedali. Byl bych hrozně rád, abychom tady už nezmiňovali Věci veřejné. Ty už tady nejsou. To bychom se pak mohli dostat na puč č. 1, puč č. 2 a to bych nerad. Já si myslím, že to nikoho nezajímá a že tady spíš jde o to, aby Finanční analytický útvar fungoval tak, jak má, a ne tak, jak fungoval. Jenom skutečná fakta: 135 mld. daňových nedoplatků, 28 mld. daňových nedoplatků.

Děkuji panu poslanci Štětinovi.

Páni ministři, paní a pánové, já budu mít dvě poznámky. První se týká předloženého návrhu zákona.

Je to tak, protože my v podstatě v jiném zákoně se snažíme změnit kompetence, které jsou na ministerstvu, chceme je přenést na jiný orgán, tady na vládu apod., a v tomto ohledu je skutečně ten systém narušen. A já nemám nic proti tomu, aby se oddělil Finanční analytický útvar a nebyl jenom na Ministerstvu financí, ale musí se to udělat tak, jak se to udělat má, nikoliv tímto způsobem. A nyní k tomu, co tady řekli kolegové v jiných faktických poznámkách. Pane předsedající, vaším prostřednictvím k panu předsedovi klubu TOP 09 a předsedovi klubu ODS. Myslím si, že byste měli dodržovat Ústavu této země, Listinu základních práv a svobod, protože všichni lidé jsou si tady rovni, všichni poslanci i se svými názory. Takže to, že někoho budete tady komandovat, co dělal tehdy a tehdy, to si prosím vás klidně říkejte. S poslední faktickou poznámkou zatím pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty, pak řádně přihlášený pan poslanec Stanjura s přednostním právem, jestli na tom ještě trvá, a pan poslanec Fichtner. Dámy a pánové, já jenom fakticky. Když tady někdo něco řekne, tak by si za tím měl stát.

Děkuji panu poslanci Laudátovi.

Děkuji vám. A teď s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS, pan poslanec Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Já rozumím těm rétorickým výzvám, ať napíšeme nový zákon o něčem. Protože už jsme ve vládě byli, tak víme, že napsat nový zákon o tajné službě není v silách opozičních poslanců bez aparátu.

Kdo chce, tak si v eKLEPu může najít i průběh připomínkového řízení, jakou připomínku vzneslo které ministerstvo, jak byla pořádána apod. Jinak bychom to nepsali, protože nejhorší je, když má nějaký zákonodárce svaté nadšení, vymyslí dvě věty, nedomyslí vazby, a pak se všichni divíme, co vlastně tou Sněmovnou prošlo a jaké to má dopady úplně někde jinde, než jsme čekali. Takže tolik odpověď. To jsou plané výzvy a vy moc dobře víte, že jsou plané. Pokud chce někdo napsat nový zákon třeba o tajné službě, tak to musí být vládní návrh s řádným připomínkovým řízením.

Usvědčil jsem vás z toho, pane kolego prostřednictvím pana místopředsedy, že to nebylo děláno na vašeho předsedu.

Jediné, čemu rozumím, a tomu skutečně rozumím, že z politicky prestižních důvodů potřebujete ukázat, kdo má tady většinu, a hlasovat pro zamítnutí, abyste přišli s nějakým vlastním návrhem.

Jenom ty dvě jednoduché věci.

Politicky angažované osoby? Něco takového. Politicky exponované, děkuji své kolegyni.

Platí to pro vládní i pro opoziční poslance. Tak co je na tom, že sedm našich kolegů se bude tomu věnovat a budou mít za nás jako za sbor nějaké informace o tom, jak to funguje? A co je špatného na tom, že šéfa jmenuje vláda?